Mnoho neziskovek se tady vžilo do role soudců státních zástupců, na ně navázaná média je pak citují a ovlivňují veřejné mínění.

Když se podíváte na internet, kolik neziskovek je financováno z veřejných financí a co ve skutečnosti dělají, je to katastrofa. Kdyby tyto peníze vláda rozdala někam jinam, bylo by to lepší pro všechny občany České republiky, a to si myslím, že je celý ten problém. Proto nemůžu souhlasit s tím, že všechno je naprosto v pořádku. Pan poslanec Klán, řádně přihlášený.

Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych tady trošičku opět rozvinul ne teorii, ale skutečnou praxi, jak se věci mají ve vztahu registr smluv neziskové organizace, nátlaková skupina Rekonstrukce státu a další.

To je bohužel pravda.

Doufám, že k tomu nedojde a že prostě podpoříme sněmovní verzi a vyjmeme státní podniky. To je jedna věc. Budu mluvit ale o té provázanosti neziskových organizací.

Oni pořád o něco žádají, a v registru smluv být nemají? To je takové prapodivné, protože místo toho, aby odkryly, kam peníze přesně jdou, tak budou říkat: víte, my to radši dělat nebudeme, co kdyby se přišlo na to, kam vlastně přesně jdou, takže proto tam radši být nechceme. A já si vzpomínám, když se tady registr smluv projednával, vaším prostřednictvím na pana kolegu Farského, který tenkrát prohlásil, že neziskovky tam vlastně být mají, protože jsou příjemci veřejných peněz. Ony jsou příjemci veřejných peněz.

Já nevím. A říkal to tady i kolega Vondráček. On říká: Podali jste ten pozměňovací návrh? Podával ho pan poslanec Foldyna.

Ale teď se pojďme podívat na to, jak je Rekonstrukce státu vlastně placená.

Oni jsou placeni samozřejmě hodně takzvanými donátory, což jsou dost často soukromé korporace, které je platí, aby účelově oslabovaly pozici státu.

A mě mrzí, že nejenom my jako Parlament České republiky, ale i řada jiných států podléhá tomuto tlaku neziskových organizací. To není jenom náš trend, to je prostě celosvětový trend. Co má dělat neziskový sektor?

V tom nějakým způsobem trošičku ten stát selhává a tam ho má neziskový sektor doplňovat. Tomu plně rozumím. Ale nerozumím tomu, proč by neziskové organizace měly účelově oslabovat stát a poté ho nahrazovat. A to dělají právě nevládní neziskové organizace, které jsou chtě nechtě, a může to být pravda a nemusí, placeny jednak soukromým kapitálem a jednak i dokonce penězi daňových poplatníků. Oni mohou žádat o dotace. Oni jsou příjemci veřejných peněz, protože oni o peníze žádají. Ale pojďme se podívat na to, kdo vlastně všechno platí Rekonstrukci státu, které se vlastně bojíme.

Já jsem se podíval na jejich slavný transparentní účet, kdy tam jsou zahrnuty platby.

Ten za tu dobu, co se týče tohoto měsíce, poslal na jejich účet něco přes čtvrt milionu korun. Tam je 100 tisíc, 250 tisíc a takovéto částky. Vám nepřijde divné, že podporuje Rekonstrukci státu, která má stát rekonstruovat podle jejich logiky, ale účelově je oslabuje?

Vám to nepřijde divné? A ještě navíc, když právě Student Agency jako dopravce, který má vlaky, autobusy získává peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

A já nebudu podléhat tlaku.

Takže tyto obchodní komory chtějí vidět, jak stát hospodaří, respektive jak hospodaří jeho státní podniky. A když jsem se ptal na zásadní otázku, jak občan pozná nevýhodně uzavřenou smlouvu z registru smluv, tak mi bylo odpovězeno: Víte, pane poslanče, naprosto jednoduše podle ceny. To je první věc. To poznají opravdu jenom soukromé korporace, které si platí nejlepší právníky a ekonomy, ti to poznají.